V této souvislosti se mi však pouze dostalo odpovědi, že k ní již přistoupeno nebude, a to s ohledem na skutečnost, že je připravován komplexní návrh zcela nového zákona, jenž bude řešit danou problematiku zcela v souladu s právem Evropské unie. Z uvedeného je tak zcela zřejmé, že jsem po celou dobu legislativního procesu postupoval plně v souladu se stanovisky, která mi byla poskytnuta příslušnými orgány státní správy, především Ministerstvem financí, snad ještě řízeným panem ministrem financí Andrejem Babišem.

Zde mi nezbývá než smeknout před způsobem, jakým se první místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš snažil odvést pozornost od neschopnosti jemu podřízeného úřadu připravit novou právní úpravu v oblasti hazardních her. Za dva roky v čele tohoto úřadu nebyl schopen do Sněmovny doručit jediný návrh novely loterijního zákona, který by se dostal dále než do prvního čtení. U návrhu pana poslance Fichtnera to byl právě ministr financí, který oficiálně informoval Sněmovnu, že tento návrh je neslučitelný s právem Evropské unie, a žádal přerušení jeho dalšího projednávání.

Očernit následně zpravodaje tohoto tisku, který informoval členy rozpočtového o tomto stanovisku a žádosti Ministerstva financí, z toho, že byl příčinou zastavení legislativního procesu, považuji za něco, co je daleko za hranicí etiky a elementární slušnosti. Chápu, že je tento způsob překroucení reality a záměny příčiny za následek pro voliče strany prvního místopředsedy a ministra financí jednodušší a přijatelnější, než kdyby musel předseda této strany před své voliče předstoupit a přiznat, že návrh, který byl poslancem jeho strany ve spolupráci s Ministerstvem financí sepsán a s velkou slávou prezentován, je neslučitelný s evropským právem a bude žádat jeho stažení z projednávání.

A pokud někdo požadoval zastavení projednávaného návrhu pana poslance Fichtnera, nebyl to Ladislav Šincl, ale samotný ministr financí Andrej Babiš a jemu podřízený náměstek Ondřej Závodský.

V případě, že je zde nepředloží, ať se aspoň omluví. Aspoň se omluví mně a také celé Poslanecké sněmovně za svoje další výroky, které uvedl v článku 20. 6., kde uvedl, že je tady čtyři a pět zlodějů. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, očekával jsem, že dnes proběhne odborná diskuse na téma zdanění hazardu a že položím panu vicepremiérovi několik otázek, na které dostanu odpovědi.

To je jeden z důvodů a střetů, který mi nedokázal trvale vysvětlit. Dále, a to je asi nejpodstatnější.